Pan poslanec Huml bude hlasovat s náhradní kartou číslo 72. Děkuji . Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Jedná se o sněmovní tisk 1054, univerzitní nemocnice, druhé a třetí čtení.

Jedná se o sněmovní tisk 699, registr smluv, vrácený Senátem.

Jedná se o sněmovní tisk 823, odvolání výhrady k úmluvě, smlouvy. To je pro tuto chvilku z mé strany vše. Já prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se případně k návrhu pořadu vyjádřili i oni. V tuto chvilku eviduji jako první s přednostním právem přihlášku pana předsedy Kalouska, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Název bodu by zněl: Usnesení Poslanecké sněmovny k brutálnímu potlačení demonstrací v Rusku 12. června tohoto roku. Jak jste jistě zaznamenali, 12. června tohoto roku represivní a policejní orgány v Moskvě a v Petrohradě brutálním způsobem zasáhly proti pokojně demonstrujícím. Na záběrech jsme mohli vidět, že policie tluče i děti.

Tento zákrok byl v rozporu s ochranou lidských práv, ke kterým se hlásíme, byl v rozporu s dodržováním základních principů každé demokratické země. Brutalita tohoto zákroku vzbudila pohoršení v celém svobodném světě a mnoho vlád odsoudilo toto počínání. Odsoudil je i Bílý dům. Řada z nás si přála, aby slova odsudku a protestu zazněla i od vlády České republiky. Vláda České republiky čtrnáct dní k tomu naprosto mlčí a mlčela. Myslím si, že země, jako jsme my, která prožívala po čtyřicet let podobné, ba ještě horší represe, a svobodní lidé v naší zemi byli vděční za každý projev zahraničního nesouhlasu proti takovémuto postupu, tak taková země nemá právo mlčet. Má povinnost nemlčet. A její vrcholné orgány by se k tomu měly jednoznačně vyjádřit. Prosím tedy o zařazení tohoto bodu. Myslím si, že diskuse nemusí být nijak dlouhá.

Dopředu si vám dovolím říci, jaké bych v případě, že tento bod se rozhodnete zařadit, navrhl usnesení.